Proto jenom na toto upozorňuji. Já vám děkuji, paní poslankyně, za váš příspěvek do rozpravy a požádám druhého přihlášeného a tím je pan poslanec Bendl. Nikdo jiný v tento moment do rozpravy přihlášený není. Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, přestože tady není velký seznam přihlášených k tomuto návrhu zákona, nejde o zákon, který by byl marginální a který je možné jen tak opravdu přejít, protože určuje řadu věcí a fungování, využívání evropských fondů a fungování veřejné správy na léta příští.

To je důležitá věc. Technickou záležitostí je, že se dostaneme do problémů, nebo ti, kteří budou čerpat z operačních programů se dostanou do problémů, které budou souviset s personálním zázemím. To znamená, že dojíždí starý systém a vedle něj začíná běžet systém nový.

Tento problém se nám bude v praxi potkávat a nastane tam i ten problém, že vlastně lidé, kteří budou připravovat projekty a měli by profesionálně přistupovat k tomu budoucnu a i k využívání, budou i jinak ohodnoceni, protože někteří už budou pod služebním zákonem a jiní nebudou pod služebním zákonem. Takže ten úředník se bude pokaždé chovat trochu jinak.

A byť to teď navenek tak nevypadá, mohou zcela logicky, protože také budou jinak odměňováni, budou jinak vnímáni ty projekty řídit zcela jinak. Teprve uvidíme, co udělá služební zákon s fungováním úředníků obecně, ale tohle se nás bude týkat na léta další.

Ale to zázemí už bylo potřeba mít vytvořené.

Zároveň se možná budou potkávat i na jednotlivých úřadech či kancelářích, zdali i toto bude do budoucna propojené, či budou pracovat zvlášť. Protože jsou to věci, které jsou možná technikálií navenek, jednotlivé žadatele o podpory z evropských fondů to zajímat příliš nemusí, ale může to přinést problémy, pro které se můžete dostat do stejné situace, kterou sami kritizujete, nebo v podstatě už se koaliční poslanci do ní dostali, protože jsme opravdu už v období, kdy bychom měli čerpat, a v období, kdy jiné země, které jsou součástí Evropské unie, už čerpají evropské prostředky.